Další opatření, boj proti množírnám, bude obsahovat vzápětí přicházející v rámci několika málo týdnů zákon na ochranu zvířat proti týrání.

Nyní moje slovo v obecné rozpravě končí, děkuji. Děkuji a v obecné rozpravě tedy vyzývám dále, aby se vyjádřil pan poslanec Jan Zahradník, připraví se paní poslankyně Červíčková.

A já vás poprosím o klid, aby se pan poslanec mohl opravdu v klidu vyjádřit. Ten první pozměňovací návrh doplňuje do § 42 větu, která umožňuje krajské veterinární správě neprovést registraci, pokud žadatel nesplňuje podmínky stanovené zákonem pro kvalitu toho útulku, případně prováděcími právními předpisy.

A konečně třetí, vyzývám v něm nepřímo ministerstvo, aby připravilo prováděcí právní předpis pro provozování útulku, tedy zřejmě nějakou vyhlášku.

Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi stručně zareagovat na některé dezinformace, které se včera objevily v souvislosti s mým pozměňovacím návrhem k novele veterinárního zákona na sociálních sítích a rovněž jsou rozesílány emailem. Zda se jedná o dezinformace účelové, či z neznalosti, zde rozebírat určitě nebudu.